20.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím o klid, protože hladina hluku je velmi vysoká a pan poslanec Okamura má právo své argumenty přednášet v důstojné atmosféře. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jak jsem už říkal, tento zákon podporujeme. Určitě je posunem, že novela zákona rozšiřuje podmínky, za kterých je krajský úřad oprávněn zrušit nebo změnit jím vydaný souhlas s provozováním zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu. Sběrnu půjde zrušit v případě, že provozovatel byť jen jednou porušil pravidla povinností. Proto zákon podpoříme. Otázka, která mě nad touto novelou napadá, je, co je cílem a účelem této novely. Jde o zrušení sběren, nebo chceme zarazit vykupování kradeného materiálu?

Velká část zlodějů si potom rozmyslí s lupem před kameru, kterou sleduje policie, a samozřejmě data z kamer poslouží i ke zpětnému odhalování pachatelů a hledání kradených věcí.

Není to nic nového, co by tady nebylo zavedeno. Zásadnější je zamyšlení nad motivací zlodějů, abychom se na problém podívali systémově, od podstaty.

Pokud lidem bez práce omezujeme sociální dávky a zároveň je necháváme napospas lichvářům a spekulantům s ubytovnami, jestliže tolerujeme herny s automaty, které ničí nejen závislé hráče, ale i jejich rodiny, pak sami napomáháme posilovat jejich motivaci k trestné činnosti. K tomu, aby lidé neměli důvod krást, je třeba dát jim práci.

Co se nestalo? Jak prosté. Proto říkám: Dejme lidem práci, pak ubude času na zlodějiny i motivace krást.

Kdybychom to zakázali, ubude další motivace krást.

Děkuji za pozornost.